Všichni víme, o čem hlasujeme. Je to návrh na pevné zařazení bodu. Zahajuji hlasování.

Hlasování číslo 83, bylo přihlášeno 144 poslanců a poslankyň.

Zahajuji hlasování o posledním návrhu k předřazení, který přednesl pan předseda Fiala. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Návrh nebyl přijat. Další návrh přednášel poslanec Foldyna, opět veto poslaneckých klubů vládní koalice.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro?

Hlasování číslo 85, bylo přihlášeno 145 poslanců a poslankyň.

Opět zahajuji hlasování o předneseném návrhu předřazení těchto bodů a pevném zařazení. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Takto to znělo. Tak prosím o upřesnění návrhu. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Jako sedmý bod dnešní schůze. Děkuji za modifikaci návrhu, který je už hlasovatelný. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přednesený návrh? Kdo je proti?

Nyní tedy máme schváleny změny programu schůze.